Já chci, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, poděkovat paní poslankyni Kovářové za její interpelaci. A myslím to vážně, protože myslím, že je dobře, abychom vytvářeli tlak na Ministerstvo průmyslu a obchodu pokud možno ze všech stran. Čili vnímám i tuto interpelaci jakou součást trvalého tlaku, který musí cítit pan ministr Mládek a který zejména musí cítit jeho úředníci, tak aby skutečně došlo k naplnění toho, co ministerstvo slíbilo.

Čili tolik asi ta nejdůležitější odpověď na interpelaci paní poslankyně. Jinak musím říci, že mě netěší fakt, že jedna právě z těch předběžných podmínek, o kterých jsem mluvil v předcházející odpovědi na interpelaci, předběžná podmínka, která se jmenuje infrastruktura přístupových sítí nové generace, zatím nebyla splněna. Ta předběžná podmínka má termín splnění 30. 11. letošního roku a garantem za splnění této podmínky je Ministerstvo průmyslu a obchodu. To znamená, pan ministr Mládek nese jasnou odpovědnost za to, že tato předběžná podmínka bude splněna, a také nese jasnou osobní odpovědnost za to, aby byl zpracován Národní plán rozvoje sítí nové generace. Chtěl bych jenom ještě upřesnit na základě informací, které jsem dnes obdržel od Ministerstva průmyslu a obchodu. Chci připomenout, že počínaje 31. březnem letošního roku podává vládě ministr měsíční zprávy o plnění příslušného akčního plánu. Doposud vše probíhalo podle tohoto akčního plánu, který vláda schválila. Poslední zpráva za květen je na programu jednání vlády dne 8. června 2016.

K opravě vrátil cca 11 % formulářů. Obecně se tedy dá říci, že počet odevzdaných a verifikovaných údajů je na vysoké úrovni a umožňuje určit a učinit si obrázek o stavu pokrytí České republiky přístupovými sítěmi nové generace. Do 30. května, jak vyplývá z akčního plánu, Český telekomunikační úřad předal Ministerstvu průmyslu a obchodu požadovaná výchozí a zpracovaná data a z nich vytvořené mapy pokrytí České republiky sítěmi přístupu k internetu. To je myslím důležitý výsledek a důležitý pokrok k přípravě celého dokumentu. Zároveň probíhá pravidelná komunikace s Evropskou komisí o stavu zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Nyní jsme tedy ve fázi, kdy je tento dokument ve spolupráci s odbornou veřejností, s ČTÚ, v závěrečné fázi zpracování. Během června by měly být vypořádány připomínky z mezirezortního připomínkového řízení a Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží Národní plán rozvoje sítí nové generace do 30. června letošního roku do vlády. Následně bude tento materiál do 30. listopadu předložen pro splnění předběžné podmínky také Evropské komisi. Takže tolik základní údaje, které se týkají interpelace. Pevně věřím, že v oblasti přípravy zlepšení pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem budeme schopni využít i příslušnou evropskou dotaci a možnost čerpat prostředky z evropských fondů.

K tomu budou potřeba mnohem větší investice ze strany soukromých poskytovatelů tohoto připojení. Jde o finanční prostředky, které budeme moci využít ve specifických regionech, ve kterých není a nebude šance na to, aby se bez této podpory a bez této dotace připojení k internetu zlepšilo. Děkuji panu premiérovi. Prosím, paní poslankyně, ještě s doplňující otázkou.

Chci se tedy zeptat: Řekl jste, že pan ministr za to nese osobní zodpovědnost.

Vysokorychlostní internet a jeho rozvoj v České republice je zásadní podmínkou pro rozvoj hospodářství České republiky. Děkuji za odpověď. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem přesvědčen o tom, že i na základě tohoto tlaku, který zde osobně reprezentovala i interpelace paní poslankyně Kovářové, je pan ministr Mládek dostatečně motivován k tomu, aby dodržel příslušné termíny a dosáhl toho, že budou jednak vytvořeny podmínky pro čerpání evropských fondů a jednak že bude splněna také předběžná podmínka, o které tady také dnes už také opakovaně byla řeč. Děkuji panu premiérovi. A na dálku motivujeme pana ministra Mládka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, rád bych se zeptal na podnikatelské schopnosti jednoho z ředitelů přímo řízených nemocnic Ministerstvem zdravotnictví, konkrétně pana Romana Prymuly z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Proto by mě, pane premiére, zajímalo je v pořádku, když ředitel takto velké nemocnice podniká pod rouškou své dcery v oboru zdravotnictví?

Jak chcete vyloučit, že ředitel nemocnice takto podezřelé například neinkasoval přes firmu své dcery peníze od firem, které obchodují s fakultní nemocnicí Hradec Králové, a zdali budete tyto podivné a možná špinavé kšefty řešit a žádat vysvětlení ministra zdravotnictví. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane premiére.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já to v tuto chvíli beru jako upozornění na data, která se týkají ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové pana Romana Prymuly. Musím říci, že pro mě jsou to nové skutečnosti, o kterých jsem předtím nebyl informován. Požádám pana ministra zdravotnictví Němečka, aby tuto záležitost prověřil a aby o té záležitosti informoval nejenom mne, ale i pana poslance Černocha, který tento dotaz dnes na interpelacích vznesl. Takže budu chtít, aby celá věc byla prověřena, aby byly tyto informace verifikovány a bylo zřejmé, zda v tomto případě dochází, či nedochází k nějakém střetu zájmů, či zda tady dochází, nebo nedochází k porušení nějakých interních předpisů nebo zákonů České republiky.